Dohoda je plně v našem národním zájmu a já bych ráda podtrhla, že je dokladem toho, že naše vztahy se Spojenými státy jsou dnes na velmi vysoké úrovni, což je pro nás nepochybně cenné. Je to důležité zejména s ohledem na současnou bezpečnostní situaci, kdy bohužel jen pár set kilometrů od našich hranic na východ probíhá brutální ruská vojenská agrese a kdy Evropa je ohrožena největším válečným konfliktem od druhé světové války. V této situaci se bez silného spojenectví s dalšími demokratickými zeměmi neobejdeme. Aniž bych předjímala výsledek dnešního jednání, velmi si vážím toho, že dosavadní projednávání probíhalo korektním způsobem a že jsme zde nejenom já, ale i ostatní kolegové vedli věcnou a bohatou diskusi, která nepochybně přispěla k ještě lepšímu objasnění účelu, pro který DCA uzavíráme, i jeho naplňování a významu. Vážím si rovněž toho, že zahraniční a branný výbor k jednání o této dohodě přistoupily konstruktivním způsobem a sešly se k jejímu projednání v minulém týdnu tak, abychom dnes mohli pokračovat právě druhým čtením. Děkuji samozřejmě kolegům z obou výborů a děkuji i Senátu, který dal souhlas k ratifikaci rovněž minulý čtvrtek. Chtěla bych zde jasně deklarovat, že naše vláda v oblasti obrany a bezpečnosti nechce vést s opozicí politický boj. Obrana a bezpečnost země pro mě jsou a vždy byly oblastmi, kde má panovat konsenzus namísto politikaření.

Vážím si postoje všech, kdo vnímají, o jak klíčový dokument se jedná a nešíří spekulace či dezinformace. To je přesně ten způsob, jak bychom k obraně naší země měli přistupovat. Z tohoto důvodu bych ráda poděkovala také za návrh doprovodného usnesení k DCA, které by zde dnes mělo být po vzájemné dohodě s hnutím ANO načteno a které jako koalice podpoříme. Bude to jasný vzkaz pro veřejnost, kterým Poslanecká sněmovna potvrdí, že žádné spekulace týkající se potenciální vojenské přítomnosti USA dle této dohody nejsou pravdivé a že zůstává zachována suverenita Parlamentu v otázce rozhodování o této vojenské přítomnosti a bezezbytku platí vše, co říká naše ústava v článku 43.

Jsem připravena dnes dokončit diskusi o této dohodě zde v Poslanecké sněmovně a věřím, že nalezneme shodu na souhlasném stanovisku k její ratifikaci. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Nezpochybňuji hlasování. Děkuji. Nyní se tedy vracíme k projednávání bodu a prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Marka Ženíška, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 462/3. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Po odůvodnění vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany pana Jireše, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Karla Řehky, zpravodajské zprávě poslance Marka Ženíška a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Což jsem právě učinil. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážená paní ministryně, vážení kolegové, rád bych vám představil usnesení výboru pro obranu. Mezitím bych ještě rád poděkoval poslancům z opozice, poslancům ANO, kteří vedli věcnou debatu. Bavili jsme se na téma opravdu důkladně, probíhala tam hodinu a půl debata a myslím si, že to bylo opravdu věcné. Ještě jednou bych jim chtěl poděkovat a poděkovat i svým koaličním kolegům. Usnesení výboru pro obranu z 30. schůze ze dne 13. července 2023 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany, sněmovní tisk 462: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení ministryně obrany Mgr. Jany Černochové, náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučíka Ing. Karla Řehky, zpravodajské zprávě poslance Mgr. Josefa Fleka a po rozpravě

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Jako první vystoupí Tomio Okamura. Pokud tu není, tak jeho přihláška až následně.

Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Ani jsem nečekal, že přijdu na řadu tak brzy. Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úplně na úvod. Považoval bych za naprostou tragédii a špatnou zprávu pro českou politickou scénu, i tu mediální, kdyby se skutečně měla debata o této dohodě omezit na to, že je to buď zvací dopis, jak nám tady říkal Tomio Okamura demagogicky, musím dodat nebo že každý, kdo je souhlasný s touto dohodou a chce tuto dohodu a neprosazuje ji dostatečně... Pardon, to jsem řekl špatně. Mezi těmito dvěma pozicemi je obrovská škála názorů, široké spektrum různých lidí, kteří mají k tomu co říct, které to zajímá.